Odmítám tvrzení, že Ministerstvo zemědělství nepracuje ve prospěch živočišné výroby. Chtěl bych jenom vyjmenovat meziročně, co děláme pro krizovou situaci, která dnes v zemědělství je.

Jsou administrovány, jsou přijaty žádosti.

Děkuji, pane ministře. Pan poslanec má doplňující otázku. Děkuji za slovo.

Já jsem neříkal, že nepracujete.

Co se týká sucha. My jsme za sucho nedostali ještě ani korunu.

Tak to je opět ta konkurenceschopnost. Prosím, pane ministře, vaše doplňující odpověď.

Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Miloslav Janulík bude interpelovat pana ministra Milana Chovance ve věci jednání bezpečnostního výboru. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení ministři, pane nepřítomný ministře, já bych navázal ve své interpelaci na zasedání posledního jednání bezpečnostního výboru.